Žijeme v situaci minimálně polototalitního státu, propouštějí se odborníci, lékaři, zdravotníci, kteří si dovolí upozornit na pravý stav v jejich nemocnicích. Poslední takový křiklavý případ je pan doktor magistr Ctirad Musil, který jenom za to, že popsal dle svého nejlepšího vědomí a svědomí stav ve své nemocnici, byl zbaven funkce na udání Seznamu Zprávy, který se tím ještě pochopitelně pochlubil na svém serveru.

Kolik procent těch trestů dělají firmy, které jsou ekonomicky nebo personálně propojeny s Agrofertem?

Nemá cenu proto, protože nikoli 30, 40 %, jak tady optimisticky zaznělo, ale takových 60, 70 % lidí už nemá sílu na to, ta vládní opatření dodržovat.

Není žádný důvod pro plošná opatření, je čas na to, ty peníze, které se vrážejí do toho, aby ekonomika umírala, investovat do ohrožených skupin, a ty z nás, kteří se nebojíme touto pandemií projít čelem, nechat čelem projít.

Protože pokud se o to pokusí, tak já si opravdu nemyslím, že by si to národ nechal líbit. Děkuji. Další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Marian Bojko.

A právě tomu je věnován výše uvedený dokument WHO, který nyní, po 10 měsících od vyhlášení pandemie, přichází s tím, že je třeba při interpretaci výsledků testů vzít v úvahu stav pacienta a další faktory.